Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pětiminutová přestávka nám uplynula. S náhradní kartou číslo 10 hlasuje pan poslanec Skopeček.

Zaslechl jsem klepání, takže jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste přihlásili svými kartami.

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu u tisku 201 novela občanského zákoníku. Kdo je pro zamítnutí? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, této 100. schůze, přihlášeno je 93 poslanců, pro 41, proti 35. Návrh nebyl přijat. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Tak pan poslanec Výborný. Omlouvám se, můžete mluvit. Děkuji, pane předsedo.

Nejprve budeme tedy hlasovat o tomto protinávrhu. Kdo navrhuje, abychom tisk 201 svěřili jako garančnímu výboru ústavněprávnímu výboru? Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh právě ústavněprávnímu jako dalšímu, ale už tady avizoval pan poslanec Výborný, že navrhuje, aby teď ten výbor pro sociální... ... sociální politiku byl určen jako další výbor. Budeme tedy hlasovat o výboru pro sociální politiku jako dalším výboru. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako dalšímu výboru. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhl prodloužit lhůtu pro projednání ve druhém čtení o 20 dnů, tedy na 80 dnů. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže návrhy na zkrácení už nebudeme hlasovat.

Končím tento bod.